Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dobrý den.

Cílem zahraniční politiky České republiky je zajisté rozvoj vzájemně výhodných všestranných hospodářských vztahů s ostatními státy světa.

Kyrgyzstán představuje poslední zemi z bývalého Sovětského svazu, se kterou doposud Česká republika nemá smlouvu o zamezení dvojímu zdanění.

V posledních letech se trend zřejmě mění a došlo ke zvýšení kontaktů mezi podnikatelskými sférami obou zemí, což spolu s dalšími opatřeními vytváří předpoklad pro růst vzájemného obchodu v dalších letech.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Po odůvodnění náměstka ministryně financí Ing.